Já bych rád shrnul na úvod práci podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Prosím, to jsou mýty. To chci skutečně vyvrátit. Jenom těch 52 pozměňovacích návrhů jsme projednávali sedm hodin. Přiznám se, že ta komplikovanost pro mě osobně jako poslaneckého nováčka byla možná vynikající školou.

Já bych chtěl poděkovat za spolupráci právě i panu ministrovi a Ministerstvu spravedlnosti, kolegům z podvýboru a také legislativě Poslanecké sněmovny a pracovníkům ústavněprávního výboru. Nechci tady opakovat to, co říkal už třeba pan zpravodaj. Jenom velmi stručně. To klíčové je, že se mění celá filozofie přístupu k oddlužení. To znamená, ta ambice tady je jednoznačná a to bylo už u toho původního návrhu. Chceme do procesu oddlužení dostat více lidí než dnes.

A to se tímto návrhem mění. Já věřím, že bude přijat, jak byly schváleny i pozměňovací návrhy. To znamená, umožníme vstoupit de facto téměř všem.

Mají výrazným způsobem zjednodušit projednávání u insolvenčních soudů. Proto jsme intenzivně komunikovali i s insolvenčními soudci.

Protože pokud projdou pozměňovací návrhy a výrazným způsobem se zjednoduší celý ten sepis, tak tam skutečně ten důvod k navýšení odměny odpadá.

Ta klíčová věc, o které se vedla dlouhá debata, je těch pět let a zároveň ten trvající jakýsi červený semafor, který ten dlužník musí mít před sebou, aby věděl, že po těch pět let bude žít ve velmi nuzných podmínkách a musí plnit vše tak, aby mu to oddlužení nebylo zrušeno.

Proto jsme i v jednom pozměňovacím návrhu jasně definovali, že dlužník je povinen vynakládat veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat.

Já myslím, že to je součást celé ambice i podvýboru hledat rozumné vyvážené řešení, kdy na straně jedné víme, že jsou tady seriózní věřitelé a nejenom šmejdi, a jejich práva je potřeba také v přiměřené míře hájit, a na straně druhé jsou tady dlužníci, kteří někteří jsou také zodpovědní, jsou si vědomi svých dluhů a chtějí s těmi dluhy bojovat. A pak samozřejmě tady bude skupina dlužníků, kterým je to úplně jedno. A jim nepomůže nic, respektive oni nechtějí pomoci.

Dovolte mi ještě říci jednu věc.

Nepovažuji to za rozumné, protože moc netušíme, co to s tím systémem udělá.

Pokud přijmeme něco kompromisního, tak vždycky budou námitky z jedné i druhé strany, že jsme dostatečně nešetřili práva těch nebo oněch. Ale my tady nemůžeme jít jinou cestou, skutečně tady jde o to najít rozumný vyvážený kompromis. Za jedno z klíčových považuji úpravu vládního nařízení o takzvaném nezabavitelném minimu, které je dneska stanoveno fixně a vlastně způsobuje to, že ti dlužníci nemají žádnou motivaci k tomu více si vydělat, nemají motivaci k tomu, aby pracovali tak dobře, aby dostávali odměny, prémie, aby měli případně dva pracovní poměry a tak dále, a tak dále, protože jim stejně všechno nad částku, která, když to tedy bude samostatná osoba, činí dneska asi 9 338 korun, tak ta částka jim prostě stejně bude zabavena.

A zároveň tím samozřejmě také větší částka půjde na úhradu těch dluhů a závazků vůči věřitelům, takže věřitelé na tom také vydělají. Je to velmi důležité. My jsme požádali Ministerstvo spravedlnosti, aby se této věci věnovalo. Na podvýbor jsme dostali jakýsi podklad k debatě a věříme, že toto se na úrovni vládního nařízení také změní a bude to ku prospěchu těch, kteří se právě v insolvenci nacházejí. Důležitou součástí samozřejmě bude úprava exekučního řádu. Klíčová věc, která by výrazným způsobem z mého pohledu srazila počet exekucí, je možnost daňových odpisů nedobytných pohledávek, kdy dneska věřitelé jenom proto, aby se pak mohli vykázat u Finanční správy, zahajují dopředu jasně marné exekuce.